Já vám děkuji, pane poslanče. Žádnou přihlášku neeviduji. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 247, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádnou přihlášku nevidím. Děkuji.